Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vaším prostřednictvím, paní předsedající, bych chtěl říct pár slov svému ctěnému kolegovi Romanu Sklenákovi. Já bych rozuměl jeho příspěvku, kdyby ho říkal někdo jiný. Nicméně byli jsme to my, kteří jsme tady od sociální demokracie zažívali mnohem horší obstrukce.

Ať to byl daňový balíček, ať to bylo stavební spoření, ať to byly církevní restituce. Omlouvám se, pane kolego, ale vaše vystoupení bylo velmi pokrytecké. Kdyby ho říkal kdokoliv jiný, tak bych to bral. Děkuji a nyní prosím pana poslance Stanjuru, řádně přihlášeného do rozpravy. Tak já musím změnit to, co jsem chtěl říct, a reagovat na slova jak pana předsedy Sklenáka, tak pana místopředsedy Filipa.